Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Vítám pana senátora Tomáše Goláně a poprosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Považuji ho za návrh podle § 99, že se omezuje řečnická doba na 15 minut a každý z poslanců může vystoupit nejvýše dvakrát.

Kdo je pro?

Návrh byl přijat. Rozprava tedy bude omezena na 15 minut a každý z poslanců může vystoupit nejvýše dvakrát. Teď poprosím pana ministra vnitra.

Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi jenom stručně připomenout návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.